V něm Poslanecká sněmovna stanovila v bodě 3, že příslušní členové vlády se zúčastní projednávání jednotlivých bodů pořadu podle své působnosti.

Myslím si, že to je záležitost, kterou není možné zhojit v tomto zásadním případě z materiálního hlediska pouze poukazem na to, že vláda pověří jiného člena vlády.

Mají tady předsedu klubu, který může mluvit s přednostním právem, takže může vystoupit a zdůvodnit nám, proč to těch 10 dní nepočká, abychom počkali, než se paní ministryně uzdraví. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji a zazněl procedurální návrh, o kterém nechám bezprostředně hlasovat. Nejprve vás všechny na žádost z pléna odhlásím a žádám vás, abyste se znovu přihlásili. Jen aby vše bylo dopředu jasné, hlásil se mi s přednostním právem pan ministr, poté pan předseda Faltýnek. Nacházíme se ještě před rozpravou, ještě nemluvil ani zpravodaj jenom abyste věděli. Takže budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministryně pro místní rozvoj. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Velmi krátce. Vláda může pověřit kteréhokoli ministra a zde pověřila mne. Jednoznačně do této gesce spadá průmysl, doprava i místní rozvoj. A ještě jedna technická poznámka. S ohledem na indispozici paní ministryně Dostálové je zde dnes v sále přítomna paní náměstkyně Pavlová, která stála u celého zákona v podstatě po celou jeho dobu a je připravena případně doplnit odborně jakoukoli diskusi, která zde bude. To znamená, jsme zde v plné sestavě a děkuji za respektování této mimořádné situace. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

Zahajuji tedy hlasování a kdo je pro přítomnost paní náměstkyně při jednání Poslanecké sněmovny? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Dobrý den, dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Navážu na úvodní slova pana ministra. Za sebe mohu říci, že jsem připraven na spolupráci na projednání s vámi jak tady na plénu Poslanecké sněmovny, tak v našich jednotlivých výborech.

Ten zákon 416 už v některých momentech zasahoval právě do stavebního řádu. Nechci použít slovo, že byl jakýmsi předkrmem, ale byl přípravou právě tady na tu velkou rekodifikaci zákona stavebního. A já povím i trochu svůj osobní postřeh jako zpravodaj.

A zkrátka nezafungovalo to asi tak, jak jsme si představovali. I proto je nutná tady ta velká změna. Mimochodem, když jsem se díval do historických podkladů, tak kolegyně Šlechtová ještě v září 2017 před volbami připravila už do vlády materiál, který se jmenoval Stavební zákon základní teze rekodifikace. Takže ty argumenty, které teď slyšíme, že je to narychlo, že to není připraveno standardním způsobem apod., na ty musím reagovat trochu odmítavě. Je to věc, o které minimálně už tři roky ti z nás, kteří se touto problematikou zabývají, tak už tři roky o ní diskutujeme. Já určitě nechci řešit, jestli došlo nebo nedošlo k porušení procesů, pravidel Legislativní rady vlády.

A v reakci na Martina Kupku. Souhlasím, máte, pane kolego, pravdu. Je to jeden z velmi zásadních, možná nejzásadnějších zásahů do systému výkonu státní správy, přenesené působnosti atd. Ale vždy chci upozornit a budu upozorňovat, přeci nejedná se o úředníky, o ty pracovníky, ať už tedy obcí, krajů, krajských úřadů, nebo stavebních úřadů, ale jedná se přeci o občany, o ty, kteří chtějí stavět. O investory. To znamená, věřím, že toto bude také napříč politickým spektrem. Hledáme řešení, které zkrátka pomůže lidem, pomůže investorům a těm, kteří chtějí něco udělat, vybudovat. Pan kolega Bartoš hovořil o tom, že bychom neměli ten zákon dnes projednávat tímto mimořádným způsobem, že by měli být přítomni starostové, zástupci samospráv. Řada z nás působí v zastupitelstvech, i já, ať už obcí, nebo krajů. Ať už v roli koaliční, nebo opoziční. Mezi vámi je řada starostů. Takže si myslím, že ta linka, i ta odborná linka z praxe je mezi vámi, je mezi námi a jsme schopni to tady řešit a diskutovat o těch věcech. A zkrátka že není potřeba čekat.

A my opravdu ty problémy, zdržení na té cestě máme ohromné, někdy až extrémní.